I zde od vzniku tohoto programu došlo k výraznému nárůstu podpory.

Když hovoříme o tom, že se nám nedaří udržet lidi v málo obydlených a venkovských sídlech, sport a jeho dostupnost včetně sportovní infrastruktury bývá často jedním z řešení, jak lidem zlepšit a zkvalitnit život v odlehlých místech. Česká unie sportu jako jedna z největších střešních organizací uvádí, že průměrné stáří sportovní infrastruktury dosahuje u nás v Česku téměř padesát let.

Je nutné, aby se tento stav změnil a sportoviště a sportovní infrastruktura prošly modernizací a získaly parametry odpovídající současným požadavkům a normám. Totéž platí i o trendech, které je třeba reflektovat i ve sportu, protože ty jsou očekávány jak sportovci profesionály, tak i dětmi a trenéry. Jsem dobře informován, že zástupci Národní sportovní agentury, potažmo stále ještě i zástupci Ministerstva školství, jednají se Sdružením místních samospráv, se Svazem měst a obcí a s Asociací krajů o potřebách vzájemné spolupráce s městy a kraji za účelem výrazného zvýšení investic do sportovišť v celé České republice. Možná se ptáte proč.

Trvá to věčně, bohužel. Toto je projekt železničního spojení Prahy Letiště Ruzyně a Kladna. A my jsme měli prezentaci na letišti, ukazovali jsme tenhle projekt. Jsou tam jasné synergie.

Díky tomu bude jezdit vlakem na letiště a do Kladna 63 tis. lidí denně.

Výchozím bodem spojení bude pražské Masarykovo nádraží.